My máme v plánu na podzim ten návrh, respektive ten konsenzus, ke kterému dospějeme, předložit do vlády a potom do Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

Žádný zájem nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

To znamená, já se tím pádem zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova?

A jako garanční výbor bych si dovolil navrhnout ústavněprávní výbor. Takže ústavněprávní výbor. Nyní tedy pan ministr říkal, že už nemá zájem o závěrečné slovo, takže budeme pokračovat v projednávání. A nemám tady ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Žádný jiný návrh nevidím. Takže přistoupíme k hlasování.

Kdo je pro, aby byl garančním výborem ústavněprávní výbor?

Návrh byl přijat.

Žádný návrh nevidím.